Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pár poznámek před hlasováním k rozpočtu. Tento rozpočet není možné z mnoha důvodů podpořit. Já řeknu dva důvody. Zcela neodpovídá realitě. Vláda přichází s tím, že bude si půjčovat 320 mld. Ale to není pravda, paní ministryně.

Druhá věc. V případě, že bude prohlasován daňový balíček, zvýší se schodek státního rozpočtu o dalších 100 mld. Další věc. Rozpočet zcela nepočítá se zásadními kompenzacemi pro podnikatele pro případ třetí vlny. To je ten důvod, proč nelze rozpočet podpořit. Protože vy neříkáte lidem pravdu. Tím rozpočtem, který chcete schválit, vědomě posouváte ten rozpočet do lepších čísel, do lepší podoby, než realita české ekonomiky skutečně odpovídá. Komunisti, kolegové, prostřednictvím pana místopředsedy, vy jste mě nepřekvapili.

Já to chápu.

A to, že se peníze převedou případně, řekněme, do rezervního fondu, a to, co zde říkal pan místopředseda Filip, že má obavu, že se potom třeba té armádě vrátí, to je jeho obava.

Vezmeme to, vrátíme to. Je to vlastně jenom hra. A nezbývá mi, než se ptát: Co je tedy skutečnost? Co je tato vláda? Co je přesvědčení této vlády?

Úměrně tomu, jakým způsobem nezvládáte pandemickou krizi, úměrně tomu, jakým způsobem nezvládáte přípravu na očkování, úměrně tomu, že jiné země už připravují a mají strategii očkování, vy řešíte státního zmocněnce a jste ve zpoždění minimálně dvou měsíců. To je tato vláda, to je realita. Nežijete v realitě, jste odtrženi od obyčejných lidí, jste odtrženi od běžného života. To je vaše zodpovědnost. Tato země potřebuje vládu, která vrátí důvěru občanům, že se vláda dokáže o lidi postarat.

Zatím je to poslední přihláška. Prosím, prosím pane ministře, máte slovo.

Ta situace samozřejmě není jednoduchá. Ale mě tady fascinuje ten zájem kolegů z pravice o obranyschopnost České republiky a to napadání sociální demokracie, jak to s tou obranou myslí špatně a jak jsme my ti, kteří tady destruujeme obranu. Tak jenom pár čísel.

Ale výhoda je v tom, že my na rozdíl od vás můžeme ukázat, že jsme za tu armádu nebojovali jenom pusou, ale konkrétními činy.

Omlouvám se, to bylo trošku nevhodné, omlouvám se. Pane premiére, máte slovo. Dobrý den.

Nestačím se divit, co se tady děje.